A budemeli cokoliv novelizovat, budeme buď ty daně držet v dnes platné, nikoliv však účinné, ale v dnes platné podobě, anebo je zvýšíme. To samozřejmě bude záležet na vůli vládní koalice. Já bych tady jenom chtěl upozornit na to, abychom byli opatrní, když říkáme, že nebudeme zvyšovat daně.

To je první významná poznámka, kterou jsem chtěl učinit.

Ta vznikla prostě tak, že když se na jaře vládní koalice asi není tajemství, já se přiznám, že na jaře jsem patřil k té menšině, která ještě naléhala, že účinnost občanského zákoníku by se měla o rok odložit. Pokud tedy můj názor byl menšinový, tak zase musím respektovat, že někdy v létě padla jakákoliv možnost úvahy, zda o tom ještě dál diskutovat.

Všechno ostatní tam najdete.

Proto jsme v té situaci, v které jsme byli, pokládali za nutné a nezbytné jako jediné toto opatření navrhnout.

Jiný názor potom měl ovšem Senát. Tím druhým opatřením, které bylo kritizováno a které bylo důvodem, že ta novela byla Senátem zamítnuta a vynutila si toto zákonné opatření, bylo odstranění srážkové daně z dividend fyzických osob. Pan prezident, tuším, to dokonce označil za Kalouskův tunel, kterému bylo na poslední chvíli zabráněno.